Jedním z důležitých předpokladů snížení podílu neformální šedé ekonomiky je podle řady zjištění ze zahraničí posílení důvěry, že stát dodává užitečné služby. A naopak, jak jsem se zmínil už ve svém minulém vystoupení, mnohé empirické studie ukazují, že šedá ekonomika roste s rostoucí restrikcí ze strany státu. A opět tady máme to téma svobody a důvěry jako klíčového faktoru, který přispívá k prosperitě země. Ale tam nepatří elektronická evidence tržeb.

V logice těch zahraničních zkušeností je zde tedy velká pravděpodobnost, že vláda pomůže roztočit kola šedé ekonomiky.

Za třetí.

Budou evidovány platby šekem, směnkou, stravenkami, dárkovými poukazy, budou také evidovány rozhodné příjmy ovlivňující daňový základ firem, pokuty, penále, kauce a tak dále a tak dále. A když jsem tady zmiňoval toho chorvatského ministra financí, který, jak jsme tady předtím slyšeli, byl pro naše Ministerstvo financí, pro pana Babiše, zdrojem inspirace, budu ho citovat ještě jednou. Ten si při návštěvě v České republice pochvaloval výhody EET a říkal: Vidíme nejen to, kolik peněz má podnikatel na účtu a jak ty peníze převádí, ale vidíme také, zdali dotyčný nakupoval nemovitosti, vozidla nebo akcie. Můžeme řídit nejenom daně, ale také hospodářské aktivity, neboť stát má ty informace okamžitě. Toto říkal chorvatský ministr financí, kde elektronická evidence byla zavedena. A ohromné množství dat o tom, kdo, kdy, co a za kolik kupuje, až se to dá všechno dohromady, elektronická evidence, kontrolní hlášení a další věci, to ohromné množství dat je velmi cenným zdrojem informací. Samozřejmě na jedné straně pro ministra financí, jak si to pochvaloval ten chorvatský ministr financí, ale kdyby se k těm datům někdo dostal, tak je to také velký a cenný zdroj dat pro jakéhokoliv velkopodnikatele. A já se omlouvám, ale prostě v České republice je ministr financí a velkopodnikatel jedna a tatáž osoba, tak ať se nikdo nediví, že zde vznikají otázky nad tím, kdo ta data bude využívat, jak je bude využívat a zda náhodou nejsou zneužitelná a proč právě ministr financí takovým způsobem lpí na tom, aby se projekt elektronické evidence tržeb, a zrovna v té chorvatské podobě, s tím obrovským množstvím dat získávaným online uvedl do praxe v České republice. Je přece jasné, že kdo bude držet v ruce ty informace, které budou tímto způsobem získány, tak bude disponovat nesmírnou výhodou.

Pokud by jimi někdo disponoval a byl schopen vyhodnotit, která společnost je vhodná k nákupu, který konkurent kdy a co prodává, s kým je vhodné vyjednávat o pozicích na trhu, koho lze v klidu ignorovat, a tak dál a tak dál, no tak potom to může využít k likvidaci konkurence a samozřejmě především k likvidaci menších hráčů na trhu.

Vláda zavádí elektronickou evidenci tržeb bez jakékoliv záruky ochrany soukromí a bezpečnosti každého z nás a to já tedy za zvýšení férovosti nepovažuji a považovat ani nemohu. Za čtvrté. Pokud má elektronická evidence tržeb přispět k narovnání a zkvalitnění podnikatelského prostředí, proč nás ten zákon, tak jak je připraven, proč ten zákon tedy vytváří právní nejistotu a bude nutit žít podnikatele pravděpodobně podle praxe soudního výkladu? Co mám na mysli? Třeba to, že obsahuje terminologické zmatky a nevysvětluje, kdo je oprávněn autorizovat a vydávat jeden ze základních prvků systému EET, takzvaný fiskální identifikační klíč. A hlavně ten zákon je plný výjimek a nebude působit na všechny účastníky trhu stejně. Vláda bude moci například bez parlamentní kontroly určit, jaké tržby bude možné evidovat ve zjednodušeném režimu, jakých tržeb se evidence vůbec nebude týkat. A to přece, když to vláda může udělat bez parlamentní kontroly, tak to vytváří prostor pro korupci, nebo aspoň pro podezření z korupce. Vytvoří se skupiny, které budou užívat ekonomická privilegia na úkor jiných, a to vše při omezení jednoho ze základních principů zastupitelské parlamentní demokracie, jakým je právě zákonodárná kontrola exekutivy.

Dámy a pánové, já myslím, že jsem dostatečně vysvětlil i v reakci na diskusi, která se tady rozpoutala 18. prosince po mém vystoupení, dostatečně vysvětlil další důvody, které nás vedou k odmítání elektronické evidence tržeb, že jsem přesvědčivě ukázal, že současná vláda se snaží regulovat chování a jednání společnosti místo toho, aby se starala o to, o co se starat skutečně má, a tím je efektivní vynucování základních pravidel hry, protože v tom bychom se s vládou shodli.